Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu, poslanec Marek Benda. Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, včera ve večerních hodinách došlo k jistému opomenutí. Přes dohodu napříč politickým spektrem jsme zapomněli zkrátit lhůtu u sněmovního tisku 235 mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Pokud bychom trvali na tom, že musíme otevřít znovu druhé čtení, pokračovat přesně podle jednacího řádu, pak by to znamenalo, že se tady budeme muset sejít příští sobotu.

Není to žádný precedens do budoucna.

Je to opravdu proto, abychom nemuseli zasedat příští sobotu.

Děkuji, pane předsedo.

Není tomu tak. Končím všeobecnou rozpravu.

Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan předseda Benda, prosím.

Děkuji, pane předsedo. Požádala bych vás, zda byste mi to mohl dát písemně, abych poté přesně definovala usnesení. Ano, tak nemusíte. Končím tedy podrobnou rozpravu, pokud se do ní nikdo nehlásí.